My opět vidíme to, že mezi výdaji, do výdajů toho fondu, je zahrnuta částka 30,7 miliardy korun, ale ta částka zatím není jistá, není naplánována v státním rozpočtu.

Jinými slovy, máme narýsovány výdaje, ale příjmy zatím nejsou jisté, a to je, na co chci upozornit, a budu rád, když se dozvím nějakou strategii, návrh nebo představu postupu, jaký bude, třeba i na časové ose.

Co my chceme podniknout, doplnit zákon tak, aby bylo možné využít státní záruky u vydaných emisí dluhopisů. Tak to jenom pro upřesnění a půjdeme cestou, kterou nám v tuto chvíli prostě situace umožňuje. Jak to je s tou jistotou pro investory? Vlastně těžká odpověď ve smyslu historie, protože oni podepisovali smlouvy, které český stát zavazují k tomu, aby platil, a aby nepochybně platil víc, než kolik bylo připraveno ve střednědobých výhledech, protože na letošní rok tam bylo 97 miliard korun, a 97 miliard korun už by nestačilo k tomu, pokrýt finančními prostředky všechny ty zasmluvněné smlouvy, takže se někde zjevně musela stát chyba. Nicméně na nás je, abychom společně ve Sněmovně našli řešení, našli ho i ve vládě, a to řešení my předkládáme, odpovědně a poctivě. My jsme se Zbyňkem Stanjurou se už vydali do sídla Evropské investiční banky, jak jsem zmiňoval, budeme mít k dispozici rovněž memorandum, které deklaruje už základní parametry. Míříme k tomu, abychom poskládali financování za podmínek, které prostě budou pro český stát co nejvýhodnější.

Tolik velmi stručně k odpovědím na vaše otázky.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Druhá věc.

Pan poslanec vám dává přednost? Tak, vaše dvě minuty. No, upřímně, pro mě ta odpověď byla poměrně obecná. Tušil jsem, memorandum EIB a tak dále, ale teď na tuhle reakci mě navedl kolega Milan Feranec, protože ona je to prostě pravda, je to jiný způsob dluhu, stejně ten dluh zkrátka vytváříme. A my si prostě myslíme, že férovější a poctivější proto jsem říkal na začátku ta čísla, když pan ministr přicházel, srovnání dotace ze státního rozpočtu na krytí ztráty to by prostě bylo poctivější přiznat. A opravdu, ten dluh teď nějakým způsobem odsouváme někam do budoucna. Stejně se bude muset jednou splatit, to ad 1, a ad 2, zapomněl jsem v svém vystoupení ještě na jednu věc, ale to bych také rád, aby tady zazněla. Vy jste se koaličně v pětikoalici dohodli na 6 miliardách pro kraje na dvojky a trojky a to je politické rozhodnutí, které je vaše, respektujeme ho, tak jste se rozhodli, ale tady připomenu: tohle není zcela systémová věc. Ty peníze na dvojky a trojky jakkoliv jsem sám krajským zastupitelem, uznávám, že jsou podfinancované, jsou v hrozném stavu ale vždycky to bylo, od roku 2015, stát přes SFDI krajům posílal peníze podle toho, jak se dařilo prioritně hospodaření na státní investice, na koridorové tratě, na dálnice a tak dále. Teď je to téměř dvojnásobek, 6 miliard krajům, ale uvědomme si, že my si vlastně i na tyto peníze, nesystémové peníze pro kraje půjčujeme, třeba tady tou formou půjčky od EIB, kterou zase jednou někdo bude splácet. Takže tady jsou dva momenty, které dobře, můžou se vám povést, v pořádku, ale znovu platí z našeho pohledu ta první mantra: bylo by férovější a poctivější přiznat, že zkrátka na dopravu si půjčujeme víc peněz, a promítnout to do celkového schodku státního rozpočtu, než to jakoby schovávat za memorandum z EIB a splácet až v letech budoucích. Díky a nyní se svojí faktickou, se svojí reakcí, pan ministr dopravy.

Přece to samé.

Je to úplně ten samý princip. Jsou to peníze, které si musíme vzít na dluh, protože kdybychom tak neučinili, zastavíme vývoj dopravní infrastruktury, splácení historického infrastrukturního dluhu, omezíme jakoukoliv možnost dalšího ekonomického rozvoje toho státu. To udělat nechceme. Hledáme férově, a tady říkám, nemá smysl vůbec se přít o to, jaká ta forma bude. Jde o to, jak kvalitní bude výsledek poskládání těch možností.

A a my se snažíme i pro budoucí projekty, i pro budoucí financování, například vysokorychlostních tratí, už v tuto chvíli otevírat vějíř možností. A ano, budeme posuzovat to, co pro stát bude nejvýhodnější z hlediska výše dluhové služby. A znovu zdůrazňuji, že ten mix musí být výhodný i pro to, abychom neztráceli rating, protože to by pak znamenalo, že zaplatíme za dluhovou službu významně víc. V příštím roce to bude 70 miliard korun. To je relevantní úvaha z hlediska toho, jak správně využívat ty finanční nástroje, pokud už je využívat prostě musíme.